A nyní se dostáváme k samotnému návrhu, proti kterému byly vzneseny tyto předchozí protinávrhy. Prosím.

Výborný řekl, že tato písemná interpelace by se tedy měla řešit až na další schůzi.

Tak já jsem zaregistrovala do příští schůze. Pak jste se opravil. Ještě se hlásí pan předseda Benda, prosím.

Tím je bod vyčerpán, protože žádné jiné nejsou, pak následují další body. Souhlasím s tím a je mi jasné, že by opozice křičela.

Námitka. Ona je přerušená a pan premiér tu není, tudíž ji nemůžeme dál projednávat.

Nicméně nyní se zeptám, zda se pan předseda Výborný ztotožňuje s úpravou hlasování?

Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, co říkal pan předseda Vondráček, tohleto je nejčistší varianta. Nicméně pokud tady byl načten procedurální návrh, který odpovídá tomu, co říkal pan kolega Vondráček, s tím připomenutím, že tedy přerušujeme přerušené, je to protimluv? Jenom připomínám, že v tom okamžiku je vyčerpán bod Písemné interpelace a můžeme pokračovat dle jednacího řádu v dnešním programu, tedy debatou o případných změnách.

A já jsem benevolence sama, že tady vůbec tato diskuse probíhá.

Pokud tento návrh neprojde, tak se s tím vypořádáme dále, ale nicméně tento návrh je hlasovatelný. Je to procedurální návrh. A abych zopakovala už úplně naposled, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. A konstatuji, že jsme tedy přerušili projednávání této interpelace, čímž jsme vyčerpali bod Písemné interpelace, a já jej tedy uzavírám.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.